Pro návrh.

Taťána Malá: Proti návrhu. Tomáš Martínek: Pro návrh. Jaroslav Martinů: Pro návrh. Květa Matušovská: Zdržuji se.

Jiří Mihola: Pro návrh.

Monika Oborná: Proti návrhu. Ladislav Okleštěk: Proti návrhu. Roman Onderka: Proti návrhu. Zdeněk Ondráček: Zdržuji se. Zuzana Ožanová: Proti návrhu.

Markéta Pekarová Marie Pěnčíková: Zdržuji se. František Petrtýl: Proti návrhu.

Zdeněk Podal: Pro návrh.

Milan Pour: Proti návrhu.

Miloslav Rozner: Pro návrh.

Roman Sklenák: Proti návrhu.

Bohuslav Svoboda: Pro návrh. Karla Šlechtová: Proti návrhu.

Karel Tureček: Proti návrhu. František Vácha: Pro návrh. Kateřina Valachová: Omluvena. Jiří Valenta: Zdržuji se.